Hezký dobrý den, kolegyně, kolegové, pane předsedající. Dovolte i mně navrhnout změnu pořadu schůze. Jde mi o bod, který máte na pozvánce pod číslem 62, neboli tisk 556, takzvaný vodní zákon, neboť reflektuje, jak řada poslaneckých klubů se skoro, řekl bych, předhání v tom, jak začneme ústavně chránit vodu, neboť voda je problémem pro Českou republiku navýsost důležitým vzhledem k tomu, co se v oblasti vody v České republice děje. A reálně hrozí, že bychom vodní zákon vůbec neprojednali.

Nemyslím si, že to je bod, na kterém se velmi střetneme, možná, že se střetneme až při projednávání ve výboru, ale považuji za důležité, aby se vodní zákon na jednání Poslanecké sněmovny dostal. A tohle by mohla být alespoň trochu jistota, že jej projednáme. Děkuji za pozornost. Moment, s přednostním právem pan předseda Bartošek. Pane předsedo, děkuji. Je to číslo 463, je to ten bod týkající se zdravotně postižených. Děkuji. Děkuji, pane předsedající.

Důvod je jednoduchý. My jsme tady rok diskutovali o tomto zákonu, nicméně nenašli jsme společnou shodu, sněmovna je stále rozdělená.

Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedo.

Jde o zvýšení hranice, od které se platí odvody u dohod o provedení práce, což je ta nejčastější forma výkonu právě té brigády, z 10 tisíc na 11 500 korun. Jistě seznáte, že od té doby se významně zvýšila průměrná mzda a rovněž do toho zasáhla také inflace.

Navrhuji proto, aby byl pevně zařazen k projednání.

Děkuji. Poslanec Kaňkovský ruší svoji omluvu, je již přítomen v sále. Jako další v pořadu schůze je přihlášen poslanec Petr Dolínek.

Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Jedná se o tisk, který mění živnostenský zákon.

Pevně doufám, že na toto přistoupíte. Druhý bod, který zde chci navrhnout, je zařazení nového bodu.

Je to bod Projednání výroku místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Vojtěcha Filipa. Všichni jsme zde byli zvoleni voliči ve svých krajích, ve svých okresech, ve svých místech, kde žijeme, abychom reprezentovali, a byli jsme sem zvoleni, abychom kromě prosazování našich programových priorit a kromě hlasování o zákonech také plnili své povinnosti vůči vážnosti tohoto úřadu a vůči naší zemi. Mimo jiné jsme jako poslanci zvolili své vedení. Zvolili jsme místopředsedy a předsedu Sněmovny.

Obzvláště ve funkci pana místopředsedy Filipa jest tomu tak tím, že by nadán tím, že je místopředseda s odpovědností pro zahraniční záležitosti Sněmovny.

U některých místopředsedů to překročilo únosný rámec, a proto zde dneska vystupuji. Jsme svědky vysmívání se poslaneckému slibu, jsme svědky pošlapávání základní lidské slušnosti a pohrdání jak demokracií, tak základním respektem k Ústavě a zákonům České republiky.